Ministerstvo zdravotnictví nám slibuje úplný zákaz kouření už pět roků. Myslím si, že naše veřejnost si zaslouží, abychom už konečně začali hlasovat.

Tam se to tenkrát povedlo.

Děkuji paní poslankyni Válkové. Mám tady faktické poznámky, kolega Snopek počká. Mám faktickou poznámku poslance Klána, Vyzuly, Lorencové a Urbana. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dovolte, abych navázal na předřečnici paní poslankyni Válkovou. Šli cestou částečné regulace. Podle mého názoru ta částečná regulace je lepší než jít úplnou regulací, úplného zákazu. Mám k tomu jeden argument. Je lepší částečná regulace, protože ti lidé si na to postupně budou zvykat. Poté se můžeme podívat, jakým způsobem to vyhodnotíme, zda to přineslo nějaká pozitiva, negativa, a přejít třeba k úplnému zákazu. Podotýkám, já jsem nekuřák a nemám problém s úplným zákazem kouření.

Já jsem tady o tom mluvil. Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní pan poslanec Vyzula, potom paní kolegyně Lorencová, pan kolega Urban a dále se přihlásil pan kolega Bendl. To jsou faktické poznámky. Děkuji za slovo. Prostě ta hlasovací procedura není jednoduchá, je složitá, ještě jsme k ní nedošli. Až bude řečena, tak uvidíte sami, jak je náročná. Ale každopádně jsou tam takové možnosti, že když se jedna možnost odhlasuje, tak potom třeba deset, dvanáct, patnáct dalších hlasování vůbec nebude.

Já vím, že jsou tady jiné názory, a nemá cenu to celkově rozebírat.

A nikotin je jedna z nejnebezpečnějších návykových látek. Kdybych byl zpravodaj a někdo mi zasahoval do hlasovací procedury, kterou jsem několik dní tvořil, tak bych taky nebyl rád, ale tady bych prosil o shovívavost a o schválení. Děkuji i za dodržení času. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

A to je až druhá věc.

A to je to, co vadí nejenom mně. Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní pan poslanec Milan Urban také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Němečka celkem dost rád, ale přesto musím říct, že se tady skloňovalo, co je normální. Je normální, aby lékaři a sestry odcházeli za hranice? Je normální, abychom se starali o své seniory, o své maminky a tatínky tak, abychom si byli jisti, že prožijí klidné stáří? Je normální, abychom chránili své evropské hranice atd.? Samozřejmě možná máte pravdu, ale je tohle nejdůležitější problém této společnosti? Myslím si, že je dostatečně ošetřen stávající legislativou a že to, jak se mu teď věnujeme, neodpovídá důležitosti a prioritám, které máme a musíme v této Sněmovně řešit. Děkuji vám.

Já bych prosil, neštiťte se toho slova majitelé.